Jsou to právě investice do vzdělání, investice do kvality vzdělávání. A investice do kvality vzdělávání je základem zvýšení platů učitelů, abychom vůbec měli kvalitní lidi ve vzdělávání, aby nás měl kdo vzdělávat, aby mohl vzdělávat budoucí pracovníky. A právě vzdělaní pracovníci jsou základem toho, že je zde ekonomika, že jsou zde podniky s přidanou hodnotou, kde jsou vyšší platy a které jsou základem toho, že může zákazník nakupovat věci, že má peníze. Samozřejmě vzdělání je investice do budoucnosti. Je to nejlepší investice, kterou stát může provést. Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Bělobrádek, poté pan poslanec Kaňkovský.

Konečně Jan Šrámek byl ministrem zdravotnictví, ministrem sociálních věcí, byl i ministrem železnic a ministrem telegrafů. Takže za to skutečně můžeme my, jak to teď vypadá. Musíme se k tomu přihlásit, Jan Šrámek to prostě udělal tak historicky, že dneska se proti všem předpisům, logice a zdravému rozumu dají bariéry na D1, aby tam nemohly pořádně jezdit ani vozy údržby. Ano, můžeme za to my. Prostě Jan Šrámek jako ministr železnic může za to, že jezdí špatně vlaky. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kaňkovský, poté pan předseda Farský. Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, měli bychom se bavit o rozpočtu. Nicméně tu diskusi mimo rozpočet sem vnesl pan ministr Ťok. Mě to mrzí, prostor měl být skutečně zítra.

Já to přirovnám, já jsem zdravotník, tak to přirovnám k tomu, jako kdyby za mnou přišel pacient, který si zlomil nohu na špatně upraveném chodníku, a já jsem mu řekl no, za to může starosta, který starostoval před 15 roky, protože on tenkrát měl ten chodník upravit. To je podobná logika a myslím si, že do Poslanecké sněmovny nepatří. Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Farský, poté pan poslanec Zaorálek. Prosím, máte slovo, pane předsedo, k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Bude krátká. Ta zpráva není stará, možná si ji ještě pamatujete.

To jsou vaše problémy, kterými zatěžujete Českou republiku. Děkuji.

Ale jenom jednu věc bych k tomu určitě rád dodal. Je pravda, že jde o to připravit se na krizi. Ta dříve nebo později přijde. A je pravda i to, že jsme příliš závislí na tom, co se děje kolem nás, právě proto, že jsme na výsost exportně orientovaná ekonomika, vlastně žijeme z toho, co vyvezeme. A právě proto je podle mě zásadní ten význam soukromé spotřeby.

Proto jsem byl přesvědčen, že to období do další krize je třeba využít k tomu, aby se v této zemi posílila spotřeba, samozřejmě přiměřeným způsobem, aby se zvyšovaly příjmy, aby se zvyšovaly penze a aby se vytvořilo něco podobného, abych to přirovnal k tomu, co známe právě z toho sousedního Rakouska. Spotřeba je tahounem ekonomiky. A spotřeba je dokonce i ochranou v případě krize. Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Kováčik, poté pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně nechci nikomu brát jeho právo vystoupit kdykoli a k čemukoli podle jednacího řádu. Snad jen drobnou poznámku.

Čemu se, prostřednictvím pana předsedajícího vážení lidovci, divíte, když se ten či onen neúspěch nebo průšvih svádí na vládu před deseti či sedmnácti lety? Vždyť i z vašich úst zní obviňování: za tohle či za ono můžou komunisté. Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Kalousek.

Děkuji. Tím skončila část faktických poznámek a dočkala se řádně přihlášená paní poslankyně Balcarová. Vítejte zpět do diskuse o státním rozpočtu. Máte slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to úplně zásadní dokument pro to, jakým směrem se bude ubírat Česká republika nejenom v následujícím roce, ale i v dalších letech. Při studiu pozměňovacích návrhů jsem si nemohla nevšimnout, že hodně pozměňovacích návrhů ubírá z kapitoly životního prostředí Ministerstva životního prostředí.